To je trojčlenka a myslím, že srozumitelná a že tomu všichni rozumíte.

Buď jedno, nebo druhé. Samozřejmě když to schválíte, je to vaše právo. Moje ostuda to nebude. Historie to prostě jednou zhodnotí, protože povinné přimíchávání je skutečně náš závazek vůči Evropské unii. Daňové zvýhodnění náš závazek není. To po nás nikdo nechce. To po nás chce jenom Agrofert.

Takže povoleno to máme, ale nemáme to nařízeno.

Pak tady bude jenom povinné přimíchávání. To je povinné. A nikdo nemůže říct, že bude někdo protežován.

Já opravdu ne, a proto si dovolím v podrobné rozpravě předložit pozměňující návrh a tady se přiznávám zcela otevřeně, nikdo z nás není expert úplně na všechno, takže se omlouvám svému kolegovi.

Ministerstvo financí tento návrh podpořilo.

A já jak hledám ten politický konsenzus, tak jsem to prostě od pana poslance Raise opsal, poctivě se přiznávám. Doufám, pane profesore, že mi to prominete. Pevně doufám, že Ministerstvo financí zůstane konzistentní ve svém postoji a tento pozměňující návrh bude dále doporučovat, tak jako ho doporučilo. A pevně doufám, že všichni budeme mít rozum. Teď tu je jedna faktická poznámka pan poslanec Rais. Přeji dobrý den.

Ještě jedna faktická pan poslanec Volný. Děkuju moc, pane předsedající. Jenom bych chtěl reagovat na pana kolegu Kalouska.

Ale doufám, že mi pan kolega prostřednictvím pana předsedajícího odpoví.

Děkuji.

V roce 2009 nebylo povinné přimíchávání.

Ale vy chcete obojí. Já chci pořád to samé: buď jedno, nebo druhé. Chci dál povinné přimíchávání, ale ne už daňovou úlevu. Ale to nejde, protože to po nás Evropská komise chce. Vy nemáte pravdu, pane kolego, když říkáte, že daňovou úlevu po nás chce Evropská komise. Evropská komise chce po nás jenom to povinné přimíchávání. Tu daňovou úlevu chce už jenom skupina Agrofert. A já chci jedno, nebo druhé. A protože radši vyhovím Evropské komisi než skupině Agrofert, chci povinné přimíchávání, ale nechci daňovou úlevu.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Tak nejprve se musím vrátit k předchozímu bodu. Nedělám to rád, ale musím pro stenozáznam. Pan senátor Bublan tady prohlásil, že jeden člen klubu senátorů ODS hlasoval pro návrh senátního návrhu zákona, minulý bod. Není to pravda. Ani jeden. Aby bylo jasno. Věřím, že to bylo neúmyslné pochybení ze strany pana senátora.

Oni mají trošku složitější než my najít to hlasování, ale najdete to. Jsou tam výsledky, je tam sjetina. Tolik k tomu minulému bodu. Teď k tomuto bodu.

Pan ministr se v úvodním slově o tom nezmínil, tak já ty otázky zopakuji.

A ne jak to bylo v roce 2013.